Ptám se navrhovatele, pana předsedy vlády, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Ale rozpravu otevřít musím. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, paní poslankyně Jana Černochová se hlásí ve třetím čtení, rozpravu povedeme. Tak, paní poslankyně, máte slovo.

Ještě chviličku, paní kolegyně. Prosím, máte slovo. Děkuji, padne místopředsedo. Já se také pokusím být velmi stručná. Jak víte, tato norma byla diskutovaná na půdě Poslanecké sněmovny už v minulém volebním období. V tomto volebním období jsme začali hned zkraje. Ten proces je dlouhý, protože je to skutečně velmi zásadní norma. Je to o něčem, co si řada z nás v Poslanecké sněmovně přála, aby tato dvoustupňová kontrola byla v co nejlepší podobě, podobě té, která bude vyvolávat důvěru v naší veřejnosti. Při minulém jednání, kdy jsme tady projednávali ve druhém čtení pozměňovací návrhy, tak tady ne úplně šťastně bylo řečeno, že v ústavněprávním výboru už se ty věci vypořádaly. Nevypořádaly se, bohužel nemohl reagovat můj kolega Marek Benda, který v ten den, kdy se tato norma projednávala, byl hospitalizován v nemocnici. Já jsem ho informovala o tom, jak to tady proběhlo, a on mě požádal o to, abych tady načetla dneska návrh, abychom vrátili tuto normu do druhého čtení, tak aby se ústavněprávní výbor mohl vypořádat i s těmi věcmi, které byly avizovány, že do této normy přibudou. Ale bohužel vzhledem k tomu, že nemohlo kolega Benda reagovat v prosinci hned a načíst pozměňovací návrhy, tak už prekludovala ta lhůta. Takže já vás velmi pěkně, kolegyně a kolegové, prosím o to, abyste zvedli ruku pro vrácení této normy do druhého čtení, tak aby bylo možné ještě do této normy zahrnout nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já se domnívám, že tento návrh zákona byl předložen do Poslanecké sněmovny včas. Jsme v tuto chvíli před třetím čtením projednávání návrhu zákona. Domnívám se, že zde existuje ještě do konce volebního období dostatečný časový prostor, abychom tuto normu mohli doprojednat. Myslím si, že cílem není spěchat za každou cenu, ale cílem by mělo být, abychom tuto věc dostatečně uvážili. Jde přece jenom o systémovou změnu.

Pouze bych chtěl požádat o to, abychom se v rozumné době k tomu návrhu tady ve druhém a ve třetím čtení na plénu Poslanecké sněmovny vrátili, aby tady byla i bezpečná rezerva z hlediska vyjádření stanoviska Senátu a abychom v rámci volebního období splnili velký úkol, který se koneckonců od nás očekává, že tuto reformu schválíme. Takže souhlasím s tím návrhem, který zde předložila paní poslankyně. Pouze bych chtěl požádat, abychom mysleli na to, že se blíží závěr volebního období, a abychom měli i rezervu na eventuální stanovisko Senátu. Vážení kolegové, kolegyně, já si myslím, navážu na to, co tady řekli předřečníci, myslím si, že to je rozumný návrh.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová ještě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Chtěla bych poděkovat panu premiérovi, zástupcům vládní koalice za jejich vstřícnost, protože jsme ve shodě všichni v tom smyslu, že tato norma je normou, která by měla být hlasována nikoli silou koaličních hlasů, ale silou co největšího množství poslanců a poslankyň této Sněmovny. Protože je to skutečně norma, která by měla být nadčasová a neměla by být poplatná tomu, kdo zrovna je u moci, kdo je v pozici nebo v opozici. Děkuji. Protože nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím.

Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji tedy předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 215 s tím, že máme před sebou projednání znovu ve druhém čtení.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Děkuji za pochopení.